A nyní navrhuji, opět to říkám dopředu, trochu rozdíl proti tomu původnímu usnesení hospodářského výboru, změnu, bylo to na žádost kolegů z Ministerstva zemědělství, kteří prosí o to, aby problematika nakládání s vodami obsažená právě v tom velkém návrhu, písmenu A, byla hlasována samostatně, odděleně. Tím se z toho stane to, že budeme nejdříve hlasovat společně jedním hlasováním všechny zbývající, takzvané áčkové.

Ano, děkuji za návrh procedury.

Musí být dohoda poslaneckých klubů. Já jsem o žádné informován nebyl. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

Další blok hlasování se týká druhé části změnového zákona, a to požární ochrany.

Další blok změna zákona o státní památkové péči. V té proceduře ale musíme hlasováním souhlasit se zpětvzetím.

Dále návrhy k části čtvrté, změně horního zákona. Část sedmá změna zákona o ochraně přírody.

Část patnáctá lesní zákon. Část devatenáctá veterinární zákon.

Ještě, než dám slovo panu místopředsedovi Sněmovny, tak vás budu informovat o dohodě, která byla mezi poslaneckými kluby uzavřena, a to je, že dokončíme tento bod a poté bude následovat pauza v délce hodiny a půl, a pak začneme s nějakým posunem odpolední program. Je to i proto, že byly svolány výbory a je potřeba ten čas na jednání mít. Takže tento bod skutečně dokončíme i po 13. hodině. Nyní místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Tak to nebyl protinávrh k proceduře, nebo byl? Věřím, že pan zpravodaj to vezme za své.

Ano, děkuji. Naprosto souhlasím. Já jsem to řekl. Možná to nebylo formulováno přesně, ale potvrzuji pro jistotu. Nejdříve budeme hlasovat o zpětvzetí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Formuloval jsem to trošičku jinak.

Takže jenom pro záznam. Obsah je stejný, jenom upřesňuji označení těch jeho zpětvzatých návrhů. Ano, děkuji, a teď přistupujeme k hlasování o proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Proceduru máme schválenou a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za schválení upravené procedury. Jak jsme se rozhodli, první krok je návrh legtech úprav, pokud byly předneseny ve třetím čtení. Tam žádné předneseny nebyly, hlasování tedy není. Formálně obsahově jsou to také pouze legislativně technické komplexnější úpravy beze změny obsahu jednotlivých změnových zákonů. Garanční výbor: kladné stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.